Pane předsedající, paní a pánové, já bych rád upozornil, abychom se tímto návrhem, který byl právě načten, zabývali velmi podrobně a měli na mysli Ústavu ČR, měli na mysli, alespoň my, co je nám parlamentní demokracie nade vše ano, třeba se smějme, ale mějme na mysli to, že tento návrh může velmi vážně ohrozit parlamentní demokracii jako takovou, svobodné právo vystoupit k problematice, svobodné právo svádět na základě ústavního principu svobodné soutěže politických stran politické souboje a kde jinde než zde na půdě parlamentu? Od toho parlamenty v parlamentní demokracii přeci jsou. Chceteli, kolegyně a kolegové, udělat z tohoto ctihodného sboru pouhou fabriku na zákony, nic jiného, pouhou firmu, která bude produkovat zákony jako Baťa cvičky, potom tento návrh podpořme. Chcemeli zachovat parlamentní demokracii, mámeli na mysli to, že každý můžeme být jednou v opozici a mít také možnost a šanci třeba i opakovaně se s někým pohádat o věc nebo o princip, tak potom tento návrh prosím pěkně zvažme, jestli vůbec stojí za podporu. Děkuji vám, pane poslanče. Máte slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, já budu velmi stručný, protože přede mnou a teď pro některé ironie osudu tady zástupce komunistické strany hájí principy demokracie, které jsou od středopravicové zástupkyně strany v podstatě postaveny na pranýř. Protože uvědomme si, že jednak přijetím služebního zákona v této podobě jsme zlikvidovali část jaksi výhod demokracie. Nic jiného. Prosím vás, kam se to dostáváme? Tohle, to, co jsem slyšel, nezlobte se, paní kolegyně, to byly televizní záběry ze Severní Koreje! Děkuji vám mockrát!

Z toho důvodu dám přednost panu poslanci Plzákovi, který se hlásí s faktickou poznámkou. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já bych doporučoval všem, kteří tady mluví o tom, že ohrožujeme demokracii, aby se podívali, a vypracuje vám to Parlamentní institut, jak to chodí v parlamentech okolních zemí. V tom případě bychom byli ostrůvkem, kde jediná demokracie v celé Evropě existuje, protože ve všech okolních parlamentních demokraciích je to ještě trochu jinak a ještě trošku přísněji. Podívejme se do okolních zemí, kde zřejmě to takhle vážně nebrali. Děkuji vám. Další faktickou poznámku má pan předseda Stanjura. Nebudu opakovat, co zaznělo, ale v úvodním vystoupení jak předkladatele, tak zpravodaje bylo řečeno, že byla nalezena nebývalá politická shoda. Ale jedna frakce z těch sedmi tu shodu torpéduje.

Nemám šanci doběhnout. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

To znamená, každý soudruh si napíše jedno vystoupení.

Vy každé ráno dneska jste změnili asi 25 bodů programu. Je to snaha omezit práva opozice, je to snaha umlčovat opozici, je to snaha zjednodušovat.

Omlouvám se. Dobře, zařadím vás do pořadí.

Děkuji, pane předsedající.

Pokus o omezení projevu v Poslanecké sněmovně je pokusem o omezení parlamentní demokracie. Děkuji vám. Děkuji za slovo.

Protože to, že vy máte deficit znalostí, deficit schopností a přijdete s tímhle, aby tady ti vaši Prachařové, Babišové a další předváděli výkony, co zatím předvádějí v té věcné, reálné rovině, nosí sem zákony, ke kterým je tady potom 50 pozměňovacích návrhů, protože havarují i na věcném fungování, já to považuji za naprosto neuvěřitelné, co tady předvádíte! Takže já skutečně vítám a děkuji panu Grebeníčkovi, děkuji kolegovi Jandákovi a dalším. Ano, pouze upřesním. Byl to pan poslanec Kováčik. Další faktickou poznámku má pan poslanec Birke. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji mnohokrát.

I tam zakážete těm lidem mluvit? Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. Nyní je přihlášen s faktickou pan poslanec Fiala, po něm pan poslanec Stanjura, po něm paní poslankyně Němcová a další. Takže jste v pořadí. Pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, mě ten návrh samozřejmě také zneklidňuje a pohoršuje, ale pokusím se být věcný. Pokud tady pan poslanec Plzák nás vyzýval, ať si necháme něco vypracovat od Parlamentního institutu, tak bych chtěl upozornit všechny na to, že z února 2012 máme k dispozici materiál Parlamentního institutu, kde se mluví o časovém omezení parlamentní rozpravy, a určitě je dobré si to pro tuto diskusi přečíst. Ale moje věcná poznámka se týká toho, jak to číst a jak to interpretovat. Pokud chcete číst jenom počty minut a typy omezení, které v jednotlivých parlamentech existují, tak se dopustíte velké chyby a nebudete tomu rozumět. To, co je potřeba k tomu přidat a co v tom materiálu třeba ani není, je celková podoba legislativního procesu. To je strašně důležité. A jestli je někde nějaká rozprava určitým způsobem omezena, tak to může znamenat, že jinde se ten zákon projednává naprosto transparentně a debata běží.